Já si dovolím citovat odpověď pana ministra Adama Vojtěcha na mou písemnou interpelaci: Respirátory vyrábějí stovky výrobních firem v různých zemích, především pak v Číně.

A já si myslím, že je velmi pravděpodobné, že tedy nakoupily rovněž nekvalitní ochranné pomůcky, které jim neposkytovaly požadovanou ochranu, protože prostě měly stejný typ, jako kupuje ministerstvo, a neexistovala žádná reference.

Máme zde návrhy, což je jedna z důležitých oblastí je to nedostatek zásob. To si myslím, že bylo na počátku celého tohoto problému s nákupy, že Česká republika neměla hmotné rezervy a dlouho nám bylo tvrzeno, že to není problém. Druhá část těch usnesení bude mířit na problematické nákupy ochranných pomůcek s tím, aby se teď, v momentě, kdy se Česká republika dozásobuje, protože to nejsou nějaké zásoby, které máme napořád, ta spotřeba není v řádech jednotek tisíců, ale je úplně v jiných řádech během dne v jednotlivých zdravotnických zařízeních, takže aby se podobné nákupy neopakovaly, a nespraví to ani to, že si uděláme nějakou speciální výjimku do zákona o zadávání veřejných zakázek.

Přitom když jsme se bavili o míře peněz, které byly v danou chvíli utraceny za nákupy v zahraničí, kdyby tyto peníze končily v české ekonomice, byla by to winwin situace. Takže já bych tímto ukončil své úvodní slovo. Děkuji. Než zahájím všeobecnou rozpravu, seznámím Sněmovnu s omluvenkami.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, tento bod se jmenuje Informace vlády o nákupech zdravotnického materiálu a podílů v soukromých firmách či jiných zvažovaných intervencích.

Vysvětlím také, že nelze hovořit o této společnosti jako o strategické firmě.

Ministryně spravedlnosti mluvila o záchranném polštáři, pak za to dostala vynadáno, že podnikatelé mají mít něco doma našetřeno. Pan ministr Havlíček mluvil o takzvané vizitce.

To je poměrně hodně. Dnes zaznělo číslo od Jiřího Šimáněho, že to má být garance úvěru 1,7 mld. Problém je, že by se garantovalo něco, co žádný komerční subjekt garantovat nechce. Protože nevěří tomu, že ten projekt bude úspěšný. Na druhou stranu on říká, že nechce, aby mu stát ty peníze daroval. Tak co to je jiného, když to čeští daňoví poplatníci s velkou pravděpodobností budou platit třeba za rok, za dva, pokud by ta společnost zkrachovala, než dar? Je to naprosto riziková operace, letecký průmysl je ve své nejhlubší krizi a my se podle toho musíme zachovat. Fakt číslo 2. Pochybná majetková struktura skupiny Smartwings vede do daňových rájů.